Blažek Pavel: Proti návrhu.

Faltýnek Jaroslav: Pro návrh. Fiala Petr: Proti návrhu.

Nepřítomen.

Kaňkovský Vít: Podle mě omluven.

Kubíček Roman: Pro návrh. Kubík Jan: Pro návrh. Kučera Michal: Proti návrhu.

Levko Jarmila: Proti návrhu. Liška Petr: Proti návrhu.

Ano, omlouvám se. Tady došlo ke změně příjmení.

Pokračujeme tedy dále. Pokračujeme dále.

A pokračujeme dále. A omlouvám se za toto pochybení, máme tady seznam, který jsem dostala k dispozici s ještě neopraveným jménem paní poslankyně.